Další velký problém. Odvolací orgán bude muset sám podle tzv. apelačního principu ve věci rozhodnout, tedy rozhodnutí obecního stavebního úřadu bude potvrzeno, nebo změněno. Potvrzeno, nebo změněno to znamená, nikoliv zrušeno a vráceno k novému projednání, což byl kámen úrazu.

Nový stavební zákon má rovněž za cíl provést i dílčí změny v další problematické věci, a to je soudní přezkum, a to s cílem opět zrychlit projednávání v tuto chvíli žalob ve věcech stavebních, ovšem rovněž s cílem zachování současného standardu ochrany práv občanů. Nový stavební zákon zavádí omezený apelační princip, to znamená, že soud může rozhodnutí stavebního úřadu změnit, pokud lze věc rozhodnout na základě skutkového stavu, který zjistí stavební úřad.

Další oblast, kterou přináší návrh stavebního zákona, je řešení takzvaných černých staveb, čili nařizování odstranění staveb provedených bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu. Podle nové právní úpravy bude stavebník nebo vlastník stavby kromě standardních podmínek převzatých ze stávající právní úpravy povinen prokázat, že při realizaci nepovolené stavby jednal v dobré víře. Za prokázání dobré víry rozhodně nebude tedy možno považovat situaci, kdy stavebník realizuje stavbu odlišnou od stavby uvedené v povolení. Dosavadní politika územního rozvoje bude nahrazena územním rozvojovým plánem, na jehož základě bude možné povolovat klíčové infrastrukturální stavby. Schvalování územněplánovacích dokumentací na úrovni krajů a obcí zůstává v jejich samostatné působnosti.

Nedílnou součástí zjednodušení postupů podle stavebního zákona jak tedy v oblasti územního plánování, tak v oblasti stavebního řádu je navrhovaná digitalizace a elektronizace všech procesů, která plně bude odpovídat 21. století.

Co tedy říct na závěr? Dovolím si ještě jednou shrnout to, co nový zákon přinese, protože to považuji za zásadní věc, která je nejen hospodářského charakteru, je sociologického charakteru, pomůže nám v řešení současné krize a v zásadě pomůže prakticky každému, kdo kdy bude stavět, případně kdo je dotčenou institucí. Stavebník bude do jednoho roku vědět, jestli může stavět, či nikoliv.

Místo územního a stavebního řízení bude už jen jedno, takže bude jen jedna možnost odvolání. Dnes je možné kromě odvolání a žaloby v každém stupni řízení požadovat přezkum jednotlivých závazných stanovisek. Nadřízený orgán bude muset na základě apelačního principu rozhodnout.

Jsem přesvědčen, že Ministerstvo pro místní rozvoj, a já mu za to děkuji, byť jsem zde v zastoupení dnes, připravilo dobrý stavební zákon, je dobře a poctivě připraven, prokomunikován. A rovnou říkáme, jsme připraveni do něj zapracovat vaše návrhy, které ho můžou ještě vylepšit. Snažme se z toho nedělat politikum, snažme se zde připravit zákon, který poslouží dalším generacím. Jsme připraveni spolupracovat na případných úpravách, být garantem zachování toho, co si určitě všichni přejeme, jako je zrychlení povolování staveb. Naše země nyní potřebuje a bude potřebovat dobré zprávy a my teď máme určitou šanci jednu takovou občanům covidu navzdory vyslat, a to schválením tohoto dobrého nového stavebního zákona. Děkuji mockrát. Já vám děkuji.

Chcete vystoupit už nyní, nebo počkáte do rozpravy, abyste byl třetí? Tak v tom případě máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě podporuji zrychlení stavebního řízení, nicméně v této podobě, ve které to předložila vláda, to vyvolává mnohé pochybnosti, proto jsem chtěl předložit procedurální návrh na to, abychom vyčkali přítomnosti ministryně pro místní rozvoj, protože přece jenom měli bychom jí dát šanci, aby se uzdravila a zúčastnila se tohoto jednání. Nerozumím tomu, proč nemůžeme počkat 10 dnů na to, aby paní ministryně pro místní rozvoj se mohla účastnit tohoto jednání, odpovědět na dotazy. Opravdu to není věc, která by těch 10 dnů nepočkala. Tři roky vláda nepředložila návrh stavebního zákona, tak nerozumím, proč teď 10 dnů by to mělo celé zhatit. Jsme dneska v situaci, kdy máme 4 tisíce mrtvých.

Spousta otázek, které jsou podstatné pro toto rozhodnutí, tady tudíž nemůže být zodpovězena. Například když tady pan ministr průmyslu, obchodu a dopravy říkal, že trvá doba řízení osm let, tak proč nám nepoví o tom, proč to neřeší kontroly Ministerstva pro místní rozvoj, které je nadřízeným správním orgánem krajských úřadů! Tak jestli krajské úřady nejsou schopny kontrolovat doby řízení podle platných zákonů, tak to je přece základ, kde se musí začít, aby fungovaly existující mechanismy zákona, který tady máme 15 let.